Já jsem přesvědčena o tom, že jsme svědky něčeho, co je varovným signálem. Měli bychom se k tomu postavit, a proto trvám na tom svém návrhu, který jsem zde přednesla, a děkuji vám všem za pozornost. Děkuji.

A zároveň se chci omluvit všem, kteří tento můj návrh slyšeli teď poprvé, neměla jsem čas ho s nimi konzultovat. Rozumím tomu, že jsou nyní v časovém presu a nemají dost času si rozmyslet, jestli to odpovídá jejich představě postupu, nebo nikoliv, tak se vám všem omlouvám.

Ale přijde mi poněkud zvláštní procedurálním rozhodnutím předpokládat odvolání předsedy komise. Já jako chápu, že ta situace je složitá a podobně, ale tohle se mi nejeví jako správný postup v tento moment. Já bych navrhoval případně prostě přerušit například do příští schůze, to by měl být dostatek času případně to vyřešit. Ano, děkuji.

Takže návrh zní, že přerušíme do příští schůze. Je to tak? Ano, děkuji. To je hlasovatelný návrh. Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Zazněl návrh na odhlášení, tedy neomlouvám se, návrh na odhlášení zazněl pozdě, ale vyhověl jsem mu, takže jsem vás všechny odhlásil. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Hlasování, které proběhlo, není platné samozřejmě.

Tak, nyní jsme přihlášeni znovu. A já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A nyní budeme pokračovat. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Jiří Bláha, poté pan předseda Bartoš. Pan poslanec Bláha má slovo. Vážené kolegyně, kolegové, je to úsměvné, ale pro mě velice smutné.

A tím nechci říkat, že vždycky jeho názory budou ty správné. Ale opravdu, zamysleme se nad tím, jak se tady kastujeme, a chovejme se opravdu jako lidi, jako zvolení poslanci, kteří jdou rozhodnout o nějakém směru, směřování České televize. Já vám děkuji. Pan předseda Ivan Bartoš s faktickou poznámkou. Ne, to je omyl. Takže v tuto chvíli je přihlášen do rozpravy pan poslanec Berkovec. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Já jsem velmi rád, že jsem si mohl vyslechnout všechny vaše příspěvky, a děkuji za ně všem. Moje stať, kterou jsem si připravil, se jmenuje omluva a poděkování. Před několika dny jsem v soukromé korespondenci poslal několika svým kolegům svůj soukromý názor. Já musím tedy říci, že to, co tady slyším, některé věci, které tady slyším citovat, anebo některé věci, které se dočítám v médiích, jsem nikdy nenapsal.

Udělal jsem to proto, že mnozí z mých kolegů se mě ptali na můj názor nikoli jako na předsedu volebního výboru, ale jako na člověka, který má nějaké třicetileté zkušenosti z médií, ať už veřejnoprávních, nebo soukromých. V této souvislosti se ale musím omluvit za dvě věci. Za prvé. Za druhé. Omlouvám se za to, že jsem si neuvědomil, že žádná komunikace politika není komunikací soukromou, a uznávám tuto svoji chybu. Závěrem mi prosím dovolte, abych vyjádřil své poděkování organizaci Rekonstrukce státu za to, že všem poslancům sdělila veřejně návod, koho ve volbě do Rady České televize volit mají a koho volit nemají. Jsem přesvědčený, že tento manuál Rekonstrukce státu jistě přispěje k demokratickému a kultivovanému průběhu volby, jejímž cílem je dosáhnout stavu, kdy Rada České televize bude reprezentovat všechny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy, tak jak to stanovuje zákon.

Na závěr dovolte, abych dodal ještě jednu zásadní větu. Při nejbližší možné příležitosti nabídnu svoji funkci předsedy volebního výboru k dispozici. Děkuji vám za pozornost. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Výborný a poté je přihlášen do rozpravy pan předseda Faltýnek. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já myslím, že omlouvat se za to, že máte názor, je úplně zbytečné. A očekávám, že každý poslanec, tak jak tady jsme, máme nějaký názor a že ho můžeme sdělovat svým kolegům. Ale zjevně házíme hrách na stěnu.

Neučinil jste tak, tak dobře. Jménem Poslanecké sněmovny se tomuto kandidátovi omlouvám já, protože to mně skutečně přijde za hranou veškeré slušnosti.